Prosím zpravodaje kontrolního výboru poslance Vladimíra Koníčka, aby předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kontrolní výbor na své 33. schůzi dne 12. května přijal usnesení číslo 196, ve kterém za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna

Tolik k jednání výboru. Já děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tudíž všeobecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, do které nevidím žádnou přihlášku. Hlásí se pan zpravodaj. Prosím.

Ano, děkuji. Nikdo jiný se již nehlásí, tudíž podrobnou rozpravu končím. Nyní přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji.